Ale já to neříkám proto, abych zvítězil v nějakém logickém sporu, nýbrž proto, že chci poukázat na to, a myslím, že to všichni víme, že koalice už s opozicí o tomto zákonu jednala, možná z hlediska opozice nedostatečně, a jedná o něm znovu. A že všichni chceme, aby ten zákon prošel, protože služební zákon potřebujeme především kvůli České republice. Na druhém místě kvůli čerpání evropských fondů. To znamená, nechceme k němu dávat účelové pozměňovací návrhy, ale takové pozměňovací návrhy, které mají smysl a vylepší ho, a věřím, že opozice chce to samé a bude se toho jednání, které už probíhá, účastnit vážně. Děkuji. A nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo. Mám reakci na pana ministra Dienstbiera a potom ještě něco jiného bych rád řekl.

Jednak to skutečnosti neodpovídá a jednak to diskredituje celý ten proces.

A teď se vrátím k tomu konglomerátu těchto zákonů. Tohle teda od pánaboha nepřišlo.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem taky fanoušek Beatles, ale nemáte pravdu.

Ještě pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Pan poslanec Chvojka má pravdu. Děkuji. V tento moment neeviduji žádnou přihlášku, ani řádnou do rozpravy ani faktickou. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce pan zpravodaj a navrhovatel vzít závěrečné slovo. Vezmete si závěrečné slovo, páni poslanci? Děkuji. V průběhu rozpravy jsem zaznamenal jeden návrh od pana poslance Plíška, který říká, že se vrací návrh navrhovateli k dopracování. Takže o tomto návrhu dáme hlasovat. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat, než hlasování zahájím.